Stejně tak neskončila koňská dráha tím, že by došli koně, ale tím, že ty motory a spalovací motory se staly ekonomicky výhodnější.

Nemáte zájem.

Protože já jsem teďka mačkal gong jednou rukou, takže nemám zase...

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh na zamítnutí byl přijat. Tímto tedy končím projednávání tohoto tisku.